Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 23. schůzi Poslanecké sněmovny.

Náhradní karty a jejich čísla, což byl případ paní poslankyně Berdychové, platí tak, jak bylo oznámeno na 20. schůzi. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze.

Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování má číslo 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 23. schůze určili pány poslance Jiřího Dolejše a Františka Laudáta.

O tomto nehlasujeme, pouze pro informaci.

Dále navrhujeme vyhovět žádosti primátorky hlavního města Prahy paní Adriany Krnáčové, která požádala o vyřazení bodu 18 a 103 návrhu pořadu schůze, což tisk 115 ve druhém a třetím čtení, zákon o regulaci prostituce, z programu 23. schůze Sněmovny, důvodem je zvolení nového zastupitelstva.

Mám zde celou řadu přihlášek k pořadu schůze.

Slovo má paní poslankyně Miroslava Němcová. Děkuji, pane předsedo, za slovo.